Valorizace úhrad za státní pojištěnce je nekončící příběh českého zdravotnictví a je důležitá ne kvůli tomu, aby byla absolutní částka v systému v tom roce dostatečně vysoká, protože řada dalších faktorů pak ovlivňuje to, jak ta částka je využita, ale je důležitá k tomu, aby bylo možné plánování nárůstu zdravotní péče v delších než jednoletých horizontech, což současný systém neumožňuje. Jsou sem tam roky hojnosti, které pak vedou k tomu, že ty prostředky jsou využívány ne úplně racionálně, a jsou roky chudé, kdy pak dochází k problému v systému.

Nebude jejich péče absolutně na úkor péče českých obyvatel, ale jsem si vědom toho, že je potřeba nějakým způsobem rozvíjet zdravotní péči, vycházet z toho, že budou potřeba nové centrové léky, že budou potřeba nové výzvy, a proto v pátek předložím ministrům k diskusi návrh novely nebo paragrafu do tohoto zákona o úhradách za státní pojištěnce, který by měl od 1. ledna valorizovat. Vychází to z poměrně složitých matematických modelů diskutovaných zatím s pojišťovnami a s Ministerstvem financí.

Tento model v pátek předložím a já doufám, že ho Poslanecká sněmovna dostane v co nejbližší době ke schválení.

Pane poslanče, máte slovo. A tak dnes již podruhé, vážený pane nepřítomný ministře Víte Rakušane, vaším prostřednictvím. Chtěl jsem se zeptat: samozřejmě humanitární pomoc je velmi důležitá, protože občané, kteří prchají z Ukrajiny, hlavně tedy matky s dětmi, tak jim musíme pomoct, ale chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem jsou řešena bezpečnostní opatření, protože tato vláda se zaklíná bezpečností, tak vzhledem k tomu, že na Ukrajině probíhá válečný konflikt, je tam poměrně dost zbraní mezi lidmi, dokonce tam jsou i volně rozdávány, chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem probíhá kontrola na hraničním přechodu Vyšné Nemecké, a potom tedy následně u nás, zda tedy je řešeno toto nebezpečí, že by si sem uprchlíci mohli dovézt v nějakém osobním zavazadle zbraně, jakým způsobem je tedy prováděna ta kontrola a jak důkladná je, protože vím, že při takovém náporu může leccos policejním složkám utéct, a právě na tuto situaci jsem chtěl upozornit, protože naše bezpečnostní sbory by měly takovýmto věcem předcházet a ta kontrola by měla být skutečně důkladná.

Děkuji, pane poslanče.

Děkuji, pane místopředsedo. Já ji dám příště, protože pan ministr Blažek byl omluven, nebyl tady, takže bych si to povídal sám pro sebe, ale pan ministr průmyslu tady je, takže využiji ty interpelace, které mám, pokud na ně na všechny dojde řada. Ta první se týká informace, která už není týden stará, jak jsem to měl připravené protože ty interpelace se neustále posouvají, tak jak jsme vylosováni ale je to několik týdnů, kdy na videokonferenci, kterou jste pořádali na Ministerstvu průmyslu a obchodu, spotřebitelské organizace dostaly od ředitele odboru živnostenské a spotřebitelské legislativy Jana Strakoše informaci, že vzhledem k rozpočtovému provizoriu, které se, předpokládám, za týden změní, není možné říci, jak vysoké budou dotace na problematiku ochrany spotřebitele v tomto roce.

Předpokládám, že i vám jako ministrovi chodí do mailů aspoň tolik, co chodí mně, takže musím říct, že to je rekordní počet podnětů od občanů.

Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, pane poslanče, vážené paní poslankyně a páni poslanci, rád bych zodpověděl dotaz ohledně dotací, které Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje spotřebitelským organizacím. V první řadě chci zdůraznit, že jsem si vědom významu, který spotřebitelské organizace zastávají v této společnosti.